Já bych si dovolila na paní Aulickou prostřednictvím vás, pane předsedající.

A tak jak tady řekla paní ministryně financí, jestliže můžeme čerpat evropské peníze, tak se o to společnými silami pokusme a teprve pak čerpejme zdroje národní.

Náměstek pro sociální oblast za mnou přišel, že bude potřebovat do konce roku, dokud ten projekt nenastartujeme, dalších 40 milionů korun. Moje otázka zněla, proč v tom projektu nepokračujeme hned od 1. září. Proč bychom to dělali, když už máme ty finanční prostředky schválené v rozpočtu.

Děkuji. Děkuji.

To já jsem nikdy nezpochybnil.

A mohu vám ocitovat úplně přesně. Byl jakýsi hejtman Zlínského kraje, jmenoval se pan Mišák.

To je tak částka, která asi chybí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Proto tvrdíte, že to je jinak. Takže to jenom ke Zlínskému kraji, protože není možné tady šířit nepravdy a očerňovat práci druhých lidí. Další věc. Byl tady několikrát zmiňován dopis kolegou Bauerem, nebo ta výzva, veřejné prohlášení náměstků radních zodpovědných za sociální věci.

Avizované finanční prostředky z operačního programu

Ale předpokládám, že to úředníci Ministerstva práce a sociálních věcí dobře vědí. Při čerpání těchto evropských prostředků se jedná o dlouhodobější proces, který musí projít schvalováním jak na úrovni krajů, tak i na úrovni MPSV. Z evropských zdrojů je možné při realizaci individuálního projektu dofinancování jen některých druhů a forem sociálních služeb, nikoliv však poskytovaných služeb sociální péče, jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a podobně, kde je situace s nedostatkem finančních prostředků kritická.

Není to pravda. Na dofinancování platů pracovníků v sociálních službách prostě ta další miliarda nutně schází.

Pokud by situaci měl řešit zřizovatel domova, což je v tomto případě obec, znamenalo by to pro něj věnovat na provoz cca 25 až 30 % z rozpočtového určení daní. Jednoduché, černé na bílém. Pokud chcete dotlačit zřizovatele obce a kraje k těmto rozhodnutím, tak jste na správné cestě, ale mně to skutečně nepřijde zodpovědné.

Na řadě krajů vědí, jak funguje víceleté a vícezdrojové financování. Není snad žádný problém se v tomto inspirovat a pracovat i na centrální úrovni, na úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí. A já se tady klidně připojím, protože to je to, co tady taky zaznělo.

Já také děkuji. Nyní zde mám dvě přednostní práva.

Děkuji, pane předsedající.